Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem chtěl krátce uvést pozměňovací návrhy paní poslankyně Kozlové. První návrh A1 se týká toho, aby se zrušil tzv. sankční dvojnásobek. To znamená, v celém našem právním řádu máme, že když dojde k bezdůvodnému obohacení, tak vzniká povinnost vydat to bezdůvodné obohacení, akorát v autorském zákoně je specialita, že se to bezdůvodné obohacení násobí dvěma.

Pokud jde o ten pozměňovací návrh A2, ten se týká notových záznamů. To je věc, kterou už jsem na ministerstvu řešil kdysi dávno. Platná právní úprava v Evropské unii ji umožňuje.

Tak to mně přijde, že je úplně nesmyslné. Máme tady spoustu příkladů, kdy to způsobuje problémy. Máme tady jako český národ spoustu amatérských sborů, kterým by to velmi prospělo. Takže tady vás taky prosím o podporu.

Takže i v takových případech není možné notové záznamy kopírovat. A pokud jde o třetí pozměňovací návrh, ten se týká kolektivní správy práv. Já nemám vůbec nic proti kolektivní správě práv, ta je naprosto namístě, protože umožňuje efektivně nakládat s autorskými právy a zpřístupňovat díla uživatelům. Nicméně v tomto případě se bavíme o oprávnění kolektivního správce vydávat bezdůvodné obohacení a náhradu škody na účet nositele práv v případě osiřelých děl, to znamená díla, u kterého není vůbec znám autor.

Takže myslím, že Poslanecká sněmovna by tady měla v tomto směřovat k nastolení větší rovnováhy mezi uživateli děl a kolektivními správci, protože doposud se tady prosazovala zejména práva kolektivních správců. Děkuji za podporu těchto návrhů.

Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já bych chtěl jenom doplnit svého předřečníka prostřednictvím pana předsedajícího, Jakuba Michálka. Tyhle tři drobné návrhy zdají se býti nedůležité. Ale když si vezmete, jakým způsobem funguje reálný život, a možná se to v některých věcech dotýká právě i vás, tak jsou to ve své podstatě návrhy velmi zásadní, které se dotýkají každého člověka.

A zvolí si, že bude pouštět třeba nějaké internetové rádio, které je za mírný poplatek, kde jsou všechna práva vyřešena, a on v rámci té licence, kterou si koupí, hraje prostě hudbu, která prokazatelně není zastupována správci.

Víte co, dejte nám 12! No já nechci! Tak šest nám stačí. My jsme historicky v rámci akce Hrajeme svobodnou hudbu nabízeli možná řešení, vyšlo to v různých i třeba časopisech.

Ti lidé potom vstupovali do těch soudních sporů a začali je prohrávat výkladem práva, rozhodnutím soudů.

Aby jeho čas, který stráví v kšeftě, jak se říká, jsou peníze. A tyto peníze se mu prostě počítají.

A on přesto, ačkoliv nemusí, raději zaplatí, než aby se soudil.

Ale možná je tady někdo, kdo chodí zpívat na Hlavní nádraží o Vánocích Rybovu mši.

Kdybych byl lehce demagogický, tak vystoupení nebo pořádání Rybovy mše na Hlavním nádraží nese veškeré známky organizovaného zločinu.

A tak doufám, že to odzpíváme jako každý rok a nikdo nebude popotahován za to, že si vyrobil kopii pro osobní potřebu. A ta třetí věc je jednoduchá. Já jsem slyšel argumentaci v předchozích volebních obdobích, protože my jsme některé pozměňovací návrhy při předchozí novelizaci pomáhali připravovat, ačkoli jsme zde neseděli, v Poslanecké sněmovně. A to je ta otázka výběru peněz za díla osiřelá. Tam je jednoduchá věc a je tam jeden velmi nepravdivý argument.

To ale skutečně není důvod, když existuje tato kapitola, aby i nadále existoval tento výběr, který údajně chrání autory, kteří ovšem nejsou známi. To, že potřebujeme financovat nějakou část kultury, nějakou část třeba hudebního umění až hudebního průmyslu, skutečně není ten důvod, proč vybírat peníze, abychom naplnili tuto řekněme v uvozovkách rozpočtovou kapitolu.

První, ten je úplně i proti legislativě Evropské unie. Tam ten dvojnásobek poplatku i v rámci toho, jak je ten poplatek nastaven, což je jisté procento, tak tam je to i proti evropské legislativě. Ten druhý návrh prostě nedává smysl, protože kopírování not, když už platíte poplatek z kopie organizaci DILIA z každé kopírky, z každé kopie se platí, není opodstatněný. A ten třetí návrh nedává smysl, což vědí muzikanti, kteří někde hrají třeba lidové písně, které nemají známého autora.